Jediným hmatatelným výsledkem této vlády je mezinárodní ostuda, organizovaný zločin ve vládě a bezprecedentní pokles životní úrovně napříč celou společností rodin s dětmi, samoživitelek, důchodců, studentů, zaměstnanců, živnostníků i podnikatelů. Toto je vláda národní katastrofy.

Tragicky podcenila celou situaci, když ještě v březnu, na začátku krize, měla možnost vybrat zatáčku. Neudělala na rozdíl od drtivé většiny evropských vlád vůbec nic, jen seděla, čekala a v klidu pozorovala, jak se roztáčí inflační spirála, jak raketově rostou ceny energií i potravin, jak lidem mizí celoživotní úspory doslova před očima a jak občané chudnou.

Energetická krize už začíná rozkládat naši společnost. Lidé nezvládají platit za energie, některé firmy a podniky to už zabalily, a to nás zima ještě teprve čeká.

Stejně tak jste dokázal, že naši občané při zohlednění kupní síly mají bezkonkurenčně nejdražší elektřinu v Evropské unii.

Před rokem to bylo 30. Nevěří vám, pane premiére, 97 % podnikatelské veřejnosti.

Česká republika čelí bezprecedentní krizi. Přestaňte už konečně vysílat signály, debatovat a schůzovat a začněte konečně něco dělat. Včera už bylo pozdě!

Poslechněte seniory, kteří celý život tvrdě dřeli, jak jim ani jejich celá penze nestačí na zaplacení záloh na energie. Antibabiš složenky nezaplatí, jak říká paní Schillerová.

Je pět minut po dvanácté, začněte už konečně něco reálně dělat! Krize se sama od sebe nevyřeší a sám o tom něco vím.

Kam se poděly vaše sliby?

Automatická valorizace minimální mzdy? Důchodová reforma? Navýšení rozpočtového určení daní pro kraje? Kde to je?

A paní Pekarová by chtěla privatizovat Budvar výborně. Lhali jste, že nebudete zvyšovat daně. Lhali jste, že nenecháte firmy padnout.

A teď se podívejme na ty rezorty zahraniční a evropská politika. Za prvé, proč vůbec si vzal pana Beka?